I přes nesmírně těžkou situaci, v které se naše země a Evropa nacházejí, plníme to, co jsme slíbili a od čeho minulá vláda přes odpor tehdejšího pana ministra obrany Metnara ustoupila, a tím je navýšení rozpočtu obrany 2 % HDP do roku 2024.

Vážené kolegyně, kolegové, my již máme připraveny instrumenty, jak tento závazek naplnit, a já se moc těším, až přede mnou pan Andrej Babiš poklekne, jak to říkal před šesti měsíci. Moc se na to těším. Máme návrh na vytvoření takzvaného fondu na obranu, který zajistí stabilní financování velkých modernizačních projektů armády a se kterým vás již brzy v Poslanecké sněmovně seznámíme. Připravili jsme také zákon, který bude garantovat výši výdajů na obranu na úrovni 2 % HDP i do budoucna, čili skutečně jsme připraveni dostát našim závazkům a vydávat dostatečné množství prostředků na naši obranu, která je důležitou funkcí státu. Stejně tak doháníme skluz těch minulých vlád v oblasti financování obrany, kde bylo navyšování rozpočtu pomalé. Učinili jsme zásadní strategické rozhodnutí ve věci projektu na pořízení nových bojových vozidel pěchoty, zrušili jsme zpackané výběrové řízení a rozhodli jsme se jít cestou mezivládní dohody. Návrh budeme koordinovat s vládou Slovenské republiky. Tady určitě jste zaregistrovali, že v sobotu jsem v Malackách společně s panem ministrem obrany Naděm uzavřela dohodu, deklaraci o společném postupu. Mimo jiné je i tohle jasný projev vůle vlády Petra Fialy spolupracovat se zeměmi z našeho regionu. A tady skutečně bych chtěla poděkovat slovenské straně za to, že je ochotna nás do tohoto tendru přidat. Tento tendr tedy a tento způsob by měl umožnit co nejrychlejší pořízení těchto vozidel, která jsou klíčová pro vznik těžké brigády, a to, jak pevně věřím, za co nejvýhodnějších podmínek. Pořízení těch bévépéček povede ke splnění našeho závazku vůči Alianci, tedy vybudování těžké brigády. Naší prioritou stejně jako minulé vlády bude zapojení českého průmyslu a v jednání se švédskou stranou z něj v žádném případě nehodláme slevit. Je to pro nás klíčová věc. Chceme, aby část těch finančních prostředků zůstala v naší republice, aby ty finanční prostředky zůstaly našim firmám, našim lidem, aby se to pozitivním způsobem projevilo i na zaměstnanosti v našem regionu. A tohle je přesně ten způsob, jak je možné investovat vyšší finanční prostředky do naší obranyschopnosti s tím, že víme, že to je i podpora naší ekonomiky, našeho průmyslu.

Následně chceme vyjednávat také o pořízení až 50 nových tanků, a to tedy bude úkol na další období.

Za cenu modernizace získáme dalších 6 bojových a 2 transportní helikoptéry, které nepochybně naše armáda potřebuje pro to, aby mohla nahradit starou sovětskou techniku, která samozřejmě ještě nějakou chvíli, zejména ty modernizované vrtulníky, bude muset sloužit, než přijdou vlastně všechny nové vrtulníky anebo ty vrtulníky darované, protože i pan bývalý ministr obrany ví, že pokud se nějaký kontrakt uzavře, tak že to neznamená, že by tady ta technika byla zítra, že by tady byla za dva roky, možná za tři roky od podpisu toho kontraktu.

Učinili jsme rovněž zásadní rozhodnutí ve věci budoucnosti našeho nadzvukového letectva, kdy jsem dostala od vlády pověření jednat s americkou vládu o nákupu 24 letounů F35. Naše rozhodnutí pro tento postup vychází z analýzy armády a jejího doporučení. Tady bych chtěla opět říct, že analýzu, to vojenské řešení, zadávala ještě vláda pana Andreje Babiše. Byl to pan tehdejší ministr obrany Metnar, který požádal vojáky o jejich vojenské doporučení. To vojenské doporučení je přesně v intencích toho, co si přála vaše bývalá vláda, a tedy že má Česká republika pořídit nejmodernější stroje takzvané páté generace, které mohou obstát i na bojišti budoucnosti. Pokud se podaří tento nákup dojednat, a já v žádném případě nechci předjímat výsledek, tyto letouny budou naší armádě sloužit další půl století, pokud se to podaří dojednat. Tady bych se chtěla důrazně ohradit proti tomu, co tady říkal pan poslanec Vích ohledně toho, že nám snad švédská strana nabízela něco zadarmo. Pane poslanče Víchu, prostřednictvím paní předsedkyně, lžete. Nic takového švédská strana nenabídla.

Řekl, že od toho výroku pana velvyslance on se distancuje, že nic takového neproběhlo.

Vedle stability financování armády a její modernizace pracujeme intenzivně rovněž na stabilizaci personálu, navyšování počtu vojáků i příslušníků aktivní zálohy, tak aby byl naplněn cíl do roku 2030 mít 30 000 vojáků a 10 000 záložáků.

Myslím si, že je patrné, že ten konflikt na východě od nás jasně ukazuje, že lidé mají o obranu České republiky zájem, že chtějí skutečně, aby Česká republika byla bezpečnou zemí, aby Česká republika obstála i na tom zahraničním poli, a proto se hlásí a chtějí sloužit naší vlasti. To jsou opravdoví vlastenci!